Řeší se otázka lhůty pro podávání žádostí do výběrových řízení, která musí být minimálně desetidenní. Také jsme rozhodli o tom, že v mimořádně složitých případech je možné obsadit služební místo dočasně podle zákoníku práce, nikoliv podle služebního zákona, nejvýše však na šest měsíců a nikoli u představených, to znamená například u řadových referentů.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodajovi.

Nevidím ani zpravodaje hospodářského výboru pana Michala Kučeru.

Děkuji, pane předsedající.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

za třetí požádali jsme pana náměstka pro státní službu Josefa Postráneckého, aby poslancům výboru předložil do třiceti dnů stanovisko k možnosti využívání smluvních lékařů v lékařské posudkové službě včetně administrativního a finančního zajištění. To je usnesení výboru pro sociální politiku. Děkuji paní zpravodajce.

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj:

b) zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu; c) pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji, pane zpravodaji.

Děkuji za slovo. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova senátora Jiřího Oberfalzera, zpravodajské zprávě poslance Michala Kučery a po obecné a podrobné rozpravě

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru; III. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. To je usnesení hospodářského výboru. Děkuji, pane poslanče. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Hezký podvečer, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, vážený pane senátore. Dovolte mi celkově několik poznámek ke zde projednávané novele zákona o státní službě.

Jak ten vývoj postupně šel, byl nekvalitně připraven.

Pak přijde další. Jsem zvědav, která ministerstva přijdou, že chtějí nějakou další výjimku.

Je to problém.

Mám dotaz, proč se posiluje role personálního ředitele sekce pro státní službu na úkor státního tajemníka. Pan zpravodaj tady mluvil o náborovém příspěvku.

S jinými pozměňovacími návrhy jsme neměli problém.